Když my pokračujeme v naší opoziční práci, tak najednou když dostanete napít svojí vlastní medicíny, tak se vám to nelíbí.

Ale tento moment tady vůbec nenastal. A dokonce tady dochází k přesně opačnému momentu, že vy chcete ohrozit základní práva a svobody občanů a omezit je.

Musím říct, že se velmi divím.

Ale přímo konkrétně zbraně a munici tam neposílají.

No, dobrý signál, byl by to aspoň důkaz toho, že je tam jeden člověk, který v tomto případě má zdravý rozum.

Takže na to se ještě podíváme, zdali je možné tady udělat to tajné hlasování v této věci. Možná jo, možná ne.

Takže já bych se vrátil zpátky k tomu tématu.

Ale zase vím, že tady minulý týden, předminulý týden tady byl jakýsi podivný úzus, který tady začala vykřikovat vládní koalice, že místopředsedu klubu může zastoupit v té věci jenom jeden.

Vy vlastně ze všech sil děláte to, aby se opozice nemohla vyjádřit a abychom neměli v podstatě možnost nějakým způsobem vám dát najevo a hlavně vysvětlit, vysvětlovat, vysvětlit vám, proč ten pandemický zákon není dobrý.